Dobré ráno, dámy a pánové, nebo vlastně odpoledne. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl krátce vystoupit k programu schůze, a to s žádostí o zařazení nového bodu, který se týká víceletého finančního rámce EU. Pan premiér Babiš vyjednává za Českou republiku v Evropské radě podobu příštího víceletého finančního rámce. Faktem je, že veřejnost ani Poslanecká sněmovna Vážené kolegyně, vážení kolegové, máteli co k řešení, prosím, běžte do předsálí. Veřejnost ani Poslanecká sněmovna však nevědí, s jakými návrhy pan premiér do toho vyjednávání jde. On víceletý finanční rámec dlouhodobě kritizuje v obecné rovině. Zejména se ta kritika týká kohezních fondů, ale zatím jsme neslyšeli my ani veřejnost jediný konstruktivní návrh v tomto vyjednávání, který by pan premiér předložil nebo hodlal předložit. Poslední summit Evropské rady skončil neúspěchem, a bude tedy další mimořádný summit, na kterém se bude tento evropský rozpočet projednávat. My jsme přesvědčeni, že pan premiér by měl do jednání se svými 26 protějšky přinést nějaké konkrétní konstruktivní návrhy a že pouhá kritika rozhodně nepovede k nějakému nalezení kompromisu. Pokud se tedy pan premiér prezentuje jako schopný vyjednávač, ať je to klidně on, kdo pomůže Evropské unii najít tuto shodu. Prosil bych pana předsedajícího. Děkuji. My jsme se snažili od pana premiéra nějaké konkrétní návrhy získat. Ostatně pan poslanec Kopřiva za Piráty se pana premiéra na jeho priority ptal už 13. února v rámci interpelací, ale na nich pan premiér chyběl. Opakovaně se tedy dotazoval na zasedání výboru pro evropské záležitosti a ani tam pan premiér nepřednesl žádné návrhy. Odmítl dokonce poslancům předat svůj materiál, který vydával za seznam požadavků. My jsme momentálně v situaci, kdy se vyjednává rozpočet Evropské unie na příštích šest let, a ani poslanci, ani občané nevědí, co tedy konkrétně pan premiér vyjednává. To je ještě celé ve stínu podezření ze střetu zájmů, které vychází z evropských auditů, kdy není skutečně jasné, a já se opírám i o poslední vyjádření pana premiéra, které taktéž dávají zapříčinit tomu, že nevíme, jestli v danou chvíli pan premiér hájí zájmy České republiky jako celku, nebo vybraných firem, nebo svých firem v holdingu, protože i v oblasti zemědělství se určuje finanční rámec na šest let a jeho firmy podnikají v této oblasti. Za Piráty si myslíme, že je potřeba v evropském rozpočtu akcentovat určité oblasti, ať je to transformace ekonomiky, nebo vědy, výzkum, inovace, či reakce na klimatickou změnu. A ono není úplně podstatné, zda konkrétní řešitelé, kteří žádají o ty peníze, budou o ně potom žádat u českých institucí, nebo u těch centrálních evropských.

Česká republika se stane v budoucnu takzvaným čistým plátcem, a tak je v zájmu všech, aby peníze našich daňových poplatníků byly i v tomto období využívány hospodárně.

Já jenom zopakuji vzhledem k tomu, že v tuto chvíli není veřejnosti ani Poslanecké sněmovně jasné, s jakými prioritami pan premiér Babiš vstupuje do vyjednávání o evropském rozpočtu, chtěl bych zařadit bod na jednání Poslanecké sněmovny, který se jmenuje Informace předsedy vlády o pozici České republiky při vyjednávání víceletého finančního rámce. Já si dovolím navrhnout i zařazení tohoto bodu napevno, a to na pátek 6. 3. jako první bod programu. Děkuji. Ještě jednou poprosím o klid v sále. Pan předseda vás v závěru už musel překřikovat. Jako další vystoupí pan předseda Rakušan.